Cílem takové úpravy je ochrana malých a středních podniků. Směrnice připouští ponechat v platnosti nebo zavést přísnější vnitrostátní ustanovení. Toho návrh zákona využívá a s ohledem na zkušenosti z dosavadní aplikační praxe ponechává v platnosti zákaz několika nekalých obchodních praktik, které jsou sice nad rámec směrnice, ale v souladu s jejími cíli. Návrh zákona byl důkladně projednán se zástupci dotčených subjektů jak na straně dodavatelů, tak na straně odběratelů. Návrh zákona byl vypracován v opravdu úzké spolupráci s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, který jej bude v praxi aplikovat. Návrh zákona byl kromě toho dvakrát zevrubně diskutován s odborníky v Legislativní radě vlády. Její připomínky se do návrhu rovněž plně promítly.

Z tohoto důvodu, a zejména proto, že návrh zákona v současné době již plně transponuje evropskou směrnici, je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve. Proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Předem děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a to je pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já budu stručný. Nechci opakovat po panu ministrovi totéž, co říkal on, snad jen zdůrazním, že vzhledem k časovému tlaku, který máme, podporuji, aby v případě, že se tak Sněmovna nakonec nerozhodne, nebo pokud dojde k zablokování projednání v prvním čtení, aby návrh zákona byl projednán v co možná nejkratší lhůtě, abychom se vyhnuli případným finančním sankcím ze strany Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Nyní vidím, že se hlásí otevřu asi rozpravu, dovolím si, protože jsme měli, představil nám návrh zákona pan ministr a pan zpravodaj a já v tuto chvíli si dovolím otevřít obecnou rozpravu, do které máme mnoho poslanců přihlášených, ale avizuji s přednostním právem, že se hlásí paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Také podle toho budou vystupovat teď ještě jednotliví mí kolegové z poslaneckého klubu. Děkuji vám.

Jsme v obecné rozpravě. První, kdo je přihlášený, je pan poslanec Karel Tureček.

Takže nyní poprosím pana poslance Karla Turečka, zda by přišel k řečnickému pultu, a předávám mu tímto slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat na právě tento návrh zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Já tedy nemohu sdílet optimismus jak pana ministra zemědělství, tak i pana zpravodaje a musím konstatovat, že předkládanou novelu nelze definovat pouze jako transpoziční novelu zákona o významné tržní síle. Hned řeknu několik důvodů.

Myslím si, že Ministerstvo zemědělství na tom zákonu ztratilo i trochu kontrolu a vliv a že závěrečná finalizace a již zmíněná ona transpozice příslušné směrnice Evropského parlamentu se odehrála zejména pod taktovkou Svazu obchodu a cestovního ruchu, a bohužel to nebylo ani na Ministerstvu zemědělství, ale bylo to spíše pod taktovkou Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Pokud novela v tomto znění projde a má zajistit transpozici, musím prohlásit, že zcela nepochybně to zhorší postavení řady společností působících v zemědělském a potravinovém řetězci.